Další návrh je návrh pana předsedy Jakoba na zařazení bodu, sněmovní tisk 311, o ochraně veřejného zdraví. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?

Návrh byl přijat. A nyní bychom hlasovali o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?

Hlasování číslo 8, bylo přihlášeno 166 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 76. Návrh byl přijat. Další návrh je návrh pana poslance Jakoba, jedná se o bod číslo 23, novela zákona o státním podniku, a budeme hlasovat o jeho zařazení jako druhý bod dnešního jednacího dne. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh pana předsedy

Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Čili nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana předsedy Okamury, aby se tento bod projednal jako třetí bod zítra.

Kdo je proti? Hlasování číslo 12, bylo přihlášeno 166 poslanců, pro hlasovalo 77, proti hlasovalo 81. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o původním návrhu pana předsedy Jakoba, aby tento bod, bod 97, byl projednán zítra, to znamená ve středu, jako první bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 13, bylo přihlášeno 166 poslanců, pro hlasovalo 88, proti bylo 77. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 14, bylo přihlášeno 166 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 76. Návrh byl přijat. Další budeme hlasovat o návrhu paní předsedkyně Schillerové na zařazení nového bodu s názvem Daňový balíček. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 15, bylo přihlášeno 166 poslanců, pro hlasovalo 78, proti 82. Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem na zařazení nového bodu je návrh pana místopředsedy Havlíčka na zařazení bodu pod názvem Dotační byznys. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový nový bod našeho jednání? Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na pořad schůze? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Další návrh přednesl pan poslanec Stržínek, navrhl jako nový bod Vysvětlení plánovaného zvýšení daně z nemovitosti. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na program schůze? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní je tu návrh paní poslankyně Pastuchové, jde o sněmovní tisk číslo 70, občanský zákoník, a to, aby byl projednán jako čtvrtý bod dnes, nicméně k tomu jsme tu měli protinávrh ze strany pana poslance Berkiho, a byl tu i návrh paní profesorky Válkové, to je vlastně stejný bod.